Návrh na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Také k tomuto bodu máme rozdáno usnesení volební komise, číslo 98, a prosím pana předsedu, aby tento bod uvedl.

Volební komise proto vyhlásila novou lhůtu na nominace do 7. prosince a přijala usnesení číslo 98, jehož součástí jsou tedy předložené nominace.

Vybíráme tedy jednoho nominanta ze čtyř navržených kandidátů. I v tomto případě volební komise navrhuje volbu tajnou dvoukolovou. A ještě v souladu s usnesením připomenu, že nově zvolenému členu započne šestileté funkční období dnem jmenování předsedou vlády.